Když to vezmete, tak kolik lidí v naší zemi páchá trestnou činnost? Jsou to tři procenta lidí já neznám statistiky, to by asi pan ministr Chovanec někdy řekl od bagatelní až po tu nejzávažnější.

A nyní prosím s další faktickou pana poslance Chalupu. Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Já vás dlouho nezdržím, jenom k pánům předřečníkům.

Takže pan poslanec Kalousek dostal přednost. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Chaloupkovi: Ale to my přesně děláme! Chalupovi omlouvám se.

Já jsem chtěl zareagovat také na pana Chalupu.

Takže to prostě takhle nefunguje. A máte poslední možnost tenhle nesmysl zarazit. Prosím, vaše dvě minuty. Já jen stručná reakce na pana ministra Babiše v trošku jiném smyslu. Takže byste neměl říkat věty, když někoho zatkli, že něco ukradli. To ještě nerozhodl soud.

A pak ještě jedna poznámka. A druhá poznámka. Jsem rád, že říkáte, že zákony platí v Čechách.

Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Já děkuji.

On nám poskytl informaci, kterou člen vlády odmítl poskytnout, nebo nepovažoval za potřebné ji poskytnout. Byl to normální dotaz člena Poslanecké sněmovny, jaký bude osud zákonů, které vrátil Senát. Ale neviděl jsem žádný důvod a neznám žádné ustanovení jednacího řádu, které by pan senátor porušil.

Děkuji.